A myslím, že ta debata potom začala být víc věcná.

V pořádku.

Já říkám fakta, vy říkáte lži. To jsou fakta.

Není potřeba se tady dohadovat o tom, jestli Okamura si vymýšlí, nebo ne. Je to prostě tak a nebraňte se tomu.

Já to navrhuju.

Chcete využít své přihlášky. Dáte přednost. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Tak abychom nezůstali v nějaké rovině jenom toho, že budu konstatovat, že on tady předvádí jednoznačně kolaborantské praktiky, tak já tedy odcituji fakta.

Tak tady, pane kolego Okamuro, prostřednictvím paní předsedkyně, nelžete! Jste lhář. A přečtěte si tu zprávu Ministerstva vnitra pořádně. Máte ji tam, bezva, tak si to slovo přečtěte. Jenom jste prokázal svoji neznalost. Bohužel. Jenom to tady konstatuji na tento mikrofon. Pan poslanec Okamura netuší, co má před sebou a co čte. Je potřeba to jasně říci. Nemá to s tím nic společného.

To je doložitelné, to si můžete nalézt.

Já se proti tomu ohrazuji.